Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji. Tento návrh reaguje na zkušenosti uživatelů novelizovaných předpisů z uplynulých let a ty změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě, jak už jsme dneska slyšeli, na pracovištích a především na staveništích. Dále vycházejí z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení.

Dále ještě bylo využito poznatků i z vlastních kontrol ministerstva.

V reakci na uvedenou změnu zákona potom následně dojde k novelizaci podzákonných předpisů, které provádějí zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy také dojde ke sladění upravených pojmů a přizpůsobení prováděcích předpisů. Takže věřím, že tyto navrhované změny získají podporu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, myslím si, že ve stručnosti to tady shrnula paní ministryně. Já jen dodám, že bych doporučila tento sněmovní tisk propustit do dalšího čtení, neboť změny, které jsou promítnuty v této novele, vycházejí z naléhavých požadavků v praxi, přispějí zásadním způsobem ke zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti.